Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Pane ministře, prosím...

Je to zákon, který již dvakrát prošel touto Poslaneckou sněmovnou. Já si stručně dovolím uvést návrh tohoto zákona.

I z toho důvodu je potřeba, abychom byli potenciálně připraveni využít tento zákon k vydání kompenzační vyhlášky, byť bychom si mohli myslet, že to nebude potřeba, ale je potřeba být připraven. To je ten důvod, proč tento zákon předkládám a proč vás prosím o jeho podporu a zvážení pozitivního a rychlého projednání.